Děkuji. Jestliže nikdo takový není, a teď opravdu není a, ještě je. Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče. Já vidím, že panu ministrovi se nechce odpovídat v řádné rozpravě, čeká na závěrečné slovo, aby už se nedalo reagovat. Česká republika má obrovské problémy se spodní vodou. Jsme střechou Evropy, k nám žádná řeka nepřitéká, všechny odtékají. Jedním z obrovských problémů, jak jsme si sami přidělali problém dobrou aktivitou, nebo pozitivní, že nutíme města a obce k tomu, aby své odpadní vody čistily přes čistírny odpadních vod na rozdíl od toho, jak to bylo dříve, kdy splašky tekly po náměstích apod.

Nechytejte mě za slovo, říkám to spíš jenom jako princip. Tím, že jsme odkanalizovali významnou část České republiky, tak jsme zároveň zamezili tomu vsakování se vody v daném území, stáhli jsme vodu do čistíren odpadních vod, přes čističku do potoka, do řeky, do moře. Tím jsme se jí tady odtud rychle zbavili a zbavujeme.

Děkuji. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za ty připomínky. No napřed k té obecné připomínce.

Takže ač jsme se snažili tento zákon dostat na program, tak se nám to opakovaně nepovedlo.

Teď dávám na zváženou několik věcí, nebo odpovídám tím na několik námětů. Můžu uklidnit určitě pana kolegu Zahradníka, ale to byla možná spíš taková obava, ale já ji mohu vyvrátit, že tím převodem správy poplatků bychom se dostali do situace, že si vlastně vytváříme jakýsi umělý program pro Státní fond životního prostředí. Tak to rozhodně není. Mohu vás ujistit, že my už máme dneska konkrétní harmonogram snižování počtu zaměstnanců státního fondu, protože většina z nich je na dobu určitou a jsou najati právě na to, jak budou postupně ubývat projekty v rámci nového operačního programu. Ale víte, že Státní fond životního prostředí také dělá novou zelenou úsporám a nově bude dělat i program Dešťovka, to je ta bývalá modrá úsporám, který budeme brzy startovat, vlastně už tento měsíc pro fyzické osoby neboli pro občany.

Státní fond určitě s menším počtem zaměstnanců bude postupně vykonávat i tuto činnost. Záležitost, kterou tady zmínil pan poslanec Kučera záplavová území. Určitě, budeme se o tom bavit ve výborech. Pokud se týká odpadních vod, tak bych chtěl ujistit, pane kolego Bendle, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že tu záležitost si uvědomujeme strašně dobře. Troufám si říci, že si ji uvědomujeme jakoby první vláda po revoluci, protože kdyby to tak nebylo, tak boj se suchem už začala daleko víc intenzita předtím. A mimo jiné pokud by byl zájem bojovat se suchem, tak nebyly v minulém operačním programu podporovány jednotné kanalizace, ale oddílné kanalizace.

Určitě jde o to nahradit ten velký cyklus vodní tím malým vodním cyklem, tedy snažit se tu vodu udržet v krajině.

A tahle ta povinnost sice vypadá, že je nová, to, co tam zavádí § 38 odst. 8, ale ona už je dnes ta povinnost ve stávajícím vodním zákoně v § 38 odst. 6. To znamená, my jsme určitě připraveni se o tom bavit.

Tedy likvidaci tak, aby ta voda zůstávala opravdu v krajině a aby neodtékala na čistírny odpadních vod.

Pane ministře, omlouvám se, takže platí tento váš poslední návrh. Dobře, děkuji. To bylo závěrečné slovo pana ministra. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Navrhuje přikázání jinému garančnímu výboru někdo? Prosím, pane zpravodaji.